Faktická poznámka pro pana poslance Stanjuru.

Dvě minuty pro pana předsedu Stanjuru.

Ale to já vím. Já jsem se neptal, jaké je stanovisko Ministerstva financí nebo regulátora.

Já jsem se ptal, proč si myslíte, že by klient, který uzavře takovou smlouvu bez spoření, neměl mít šanci pět let využívat případně lepší návrh, ať už té samé pojišťovny, nebo konkurenční. To je jednoduchá otázka. Proč by neměl mít tu šanci? A opravdu je to ve prospěch klienta? Že si pět let nemůže... Proč to samé nenavrhujete tedy u povinného pojištění automobilu. A tam to nikdo, naštěstí říkám, naštěstí zatím, nenavrhl. Takže se omlouvám, ale dotaz byl jiný než vaše odpovědi. Další přihlášky do rozpravy nemám. Tak prosím.